Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru Poslanecké sněmovny. Organizační výbor nenavrhl tento návrh dalším výborům přikázat. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům? Nikoho nevidím. Není tedy o čem hlasovat.

Děkuji panu náměstkovi, děkuji panu zpravodaji a končím první čtení a bod číslo 68.

Jsme v prvém čtení.

Měl jsem za to, že jsem přihlášený.

Tak bych rád zpochybnil hlasování. Já nepochybuju o tom, že pan poslanec Vondráček to udělal bezprostředně.

Ano? Nikdo nezpochybňuje postup předsedajícího. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 104 a ptám se, kdo je pro přijetí námitky. Kdo je proti? Děkuji vám.

Námitka byla přijata.

Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

Počet přihlášených se ustálil, a znovu tedy předložím sněmovně návrh na zamítnutí návrhu zákona, který předložil Moravskoslezský kraj o silniční dopravě. Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 105. Návrh byl zamítnut.

Pravděpodobně rozradostněn odcházel a my jsme mu udělali čáru přes rozpočet podle zákona o jednacím řádu , který jsme dodrželi. Nikdo nenamítal nic proti postupu předsedajícího. Pan kolega Miroslav Kalousek se hlásí mimo body. Já doporučuji trochu systémovější přístup. Snad kdyby vedení Sněmovny vedením krajů vysvětlilo, co u nás znamená slovo neprodleně. Protože pan náměstek neprodleně odjel a my jsme pak neprodleně hlasovali o námitce. Víte, pane poslanče, já jsem v těžké situaci, protože bych měl hovořit ne tady odsud, ale jenom připomínám, že to vysvětluje Ústavní soud nějakým způsobem a v tomto ohledu já jsem se vás ptal, jestli to přijímáte jako neprodlené, a nikdo nic nenamítal.